To je natolik abstraktní konstatování, že to nemohu považovat za uspokojivou odpověď na svou interpelaci, která uváděla opravdu konkrétní případy osob, jejichž nástupní mzda neodpovídá jejich praxi a kvalifikaci, a je to v silné disproporci se situací na soukromém trhu. Pan premiér sice zvažuje možnost valorizace, nebo uvádí, že vláda může zvažovat valorizaci platových tarifů, ale opět neuvádí žádné konkrétní informace. Píše, že v souvislosti s tímto ovšem nelze vývoj ukazatelů předjímat a s ohledem na krátký časový odstup od poslední plošné valorizace platových tarifů nelze ani jednoznačně vyhodnotit vliv aktuální výše platových tarifů na personální situaci ve veřejné správě. V tom je právě ten problém, že ta valorizace ne vždy může být plošná, pokud vycházíme z toho, že i ty změny, ke kterým dochází na trhu, také nejsou úplně plošné. Přece v každém segmentu nerostou mzdy úplně stejně. A když stanovujeme tu mzdovou politiku, tak bychom se měli dívat, jaká je situace v jednotlivých segmentech trhu práce.

Děkuji vám, pane poslanče.

Jestliže tomu tak není, rozpravu ukončím a ptám se pana poslance Michálka, zda má nějaký návrh usnesení k tomuto bodu. Děkuji za slovo.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s tou odpovědí. Čili předseda vlády by měl možnost ji přepracovat. Takže usnesení znělo, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci pana poslance Michálka. Současně jsem přivolal kolegy z předsálí. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami...

Tak, a dokonce nám přišel i místopředseda vlády , kterého vítáme.

Myslím, že počet hlasujících se nám ustálil.

Prosím, ještě jednou přihlásit.

Takže zopakuji, hlasujeme nesouhlasné usnesení k této interpelaci.

Kdo je proti? Hlasování číslo 42. Toto usnesení přijato nebylo. Budeme pokračovat interpelací na ministra dopravy Dana Ťoka. Pan ministr dopravy Dan Ťok odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci přímého vlakového spojení Trutnova a Hradce Králové s Prahou. Poprosím pana poslance, aby přednesl svoji interpelaci.

A kraj nereagoval.